Nejprve musíme samozřejmě určit ověřovatele této schůze. Já navrhuji, abychom určili poslankyni Janu Černochovou a poslance Stanislava Berkovce. Ptám se, zda má někdo jiný návrh Nikoho v sále nevidím.

S náhradní kartou hlasuje paní poslankyně Babišová. Náhradní karta číslo 10 paní poslankyně Oborná.

Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme ověřovateli 106. schůze Poslanecké sněmovny určili poslankyni Janu Černochovou a poslance Stanislava Berkovce. S náhradní kartou číslo 17 hlasuje pan místopředseda Vojtěch Filip. Já sděluji, že do zahájení schůze požádali o omluvení své neúčasti na jednání...